A už by měli během příštího týdne poslat žádost za duben.

Je to nízká částka, a ještě se nevyplácí. Pamatujete si?

Proč například u programu Antivirus se na nás obracejí desítky a desítky zaměstnavatelů, že jim to pořád někdo vrací?

Nevím, kdo vymyslel, že v programu Antivirus musíte mimo jiné doložit smlouvu o zřízení bankovního účtu. Hlavně že ty firmy z těch účtů posílají každý měsíc sociální pojištění!

Dobrá zpráva. Takže všechny programy, nebo ne všechny, ale většina těch programů je příliš byrokraticky náročná. A podle mě to vychází z přístupu, že všichni jsou sprostí podezřelí, všechny je třeba prověřovat, dokládat.

Kde je chyba? Já myslím, že odpověď je jednoznačná: na straně těch, kteří to vymysleli.

Přitom sama jste tady tvrdila, že to bude trvat týdny a měsíce. Kolik jste ušetřili za těch 19 dnů, kdy bylo 60 %?

A byla to opozice jako celek, která tady hlasovala. Jenom poslanci ANO, České strany sociálně demokratické, a abych nezapomněl, Komunistické strany Čech a Moravy hlasovali proti 80 %, aby dneska slavnostně hlasovali pro. Už jenom očekávám tiskovou konferenci, kde se paní ministryně pochválí, jak to tady prosadila.